Nechci být otravná, já vím, že už se těšíte na hlasování. Ale je to velmi důležitý zákon. Bereme 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění.

Já chápu, že jedná vláda, rozumím tomu, nicméně vy máte v rukou jak organizaci zasedání vlády, tak organizaci Poslanecké sněmovny, to znamená, jestli jste si to takto zorganizovali, je mi to líto, ale Poslanecká sněmovna nebo naši kolegové, mí kolegové, prezentoval ten názor Patrik Nacher, náš poslanec, by chtěli slyšet názor na plénu Poslanecké sněmovny. Tedy znovu zdvořile prosím, zda by mohla být otevřená rozprava a mohl se vyjádřit ministr zdravotnictví. Děkuji.

Paní místopředsedkyně, to tady na nás nehrajte. Pan ministr může vystoupit, a tím znovu otevřít rozpravu. Takže to není žádný argument.

Takže je to na vás, pane premiére, jestli to konečně ministr zdravotnictví tady vysvětlí, to přece je garant zdravotnictví ve vaší vládě.

Takže pane ministře, my bychom rádi věděli váš názor na to a hlavně odpovědi na ty naše otázky. Protože, znovu zopakuju, berete 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám. To skutečně může způsobit zhoršení dostupnosti zdravotní péče a pracovních podmínek zdravotníků. Je to velice závažná věc.

Děkuji, pane předsedo. Já jenom pro ujasnění, děkuji za proškolení v jednacím řádu, každopádně jsem konstatovala, že je rozprava uzavřená po přestávce, aby bylo jasno, kde se nacházíme.

Prosím, pan předseda Benda. Dochází tady k masivnímu zneužívání třetího čtení opakovaně ze strany opozice, ale uznávám, že to dělá opozice vždycky. Ale všechno, co mělo být řečeno ze strany ministrů, bylo řečeno v prvním a druhém čtení, které je k tomu určeno, ve třetím čtení se mají projít pouze pozměňovací návrhy, navrhnout technické změny. Opozice si tady samozřejmě může mluvit, jak dlouho chce, ale nemůže počítat s tím, že na ni budou ministři znovu, potřetí, reagovat.

Mě tady upozornili kolegové, protože se pořád učím, na § 66 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Máte pravdu v tom, paní místopředsedkyně, že skutečně by to člen vlády mohl otevřít, ale Sněmovna se také může usnést bez rozpravy na opětovném otevření rozpravy, a to do zahájení hlasování o závěrečném usnesení. To znamená, je možné navrhnout o tom hlasování. Takže já bych prosím toto hlasování navrhla podle § 66 odst. 3 jednacího řádu Sněmovny. Ano, děkuji.

Zaznamenala jsem zájem o odhlášení, všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Chvíli počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Znamená to tedy, že jsme rozpravu neotevřeli.

Návrh byl zamítnut. Znamená to tedy, že jsme zamítli návrh na opakování druhého čtení. Nyní tedy bychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.